Je odborným garantem pro poskytování kvalitní sociální péče ve směnném provozu.

Řeší problémy vzniklé ve směně s úsekovou sestrou anebo jinou sestrou ve službě. Podporuje nové pracovní postupy v sociální péči na oddělení a pomáhá spolupracovníkům zvládat ostatní úkoly. Prohlubuje své odborné znalosti v sociální péči na seminářích, akreditovaných kurzech, odborných stážích, prostřednictvím samostudia, čtením odborného tisku a dbá o přenesení poznatků získaných z těchto aktivit na oddělení.

K tomu musíme ještě připočíst, že pokud někdo chce pracovat v sociálních službách, musí k tomu samozřejmě být i odborně vzdělán.

Ti, kteří pracují v sociálních službách, vědí, co nás stálo úsilí, abychom sociální služby dostali na takovou úroveň, jako je dnes. Ale je stále co zlepšovat. Chcemeli kvalitní sociální služby, uvědomme si, že základem je zaměstnanec v sociálních službách na všech úrovních. Není to práce jenom jednoho člověka, ale celého týmu. Proto bych se, vážení, velmi přimlouvala, abychom společně podpořili pozměňující návrh, a tak zlepšili život zaměstnanců v sociálních službách. Protože nikdo z nás, já to opakuji stále, nevíme, kdy budeme potřebovat sociální služby. Tu nám mohou poskytnout pouze zaměstnanci, kteří budou řádně ohodnoceni. A já myslím, že by společnost k tomu měla přistoupit a my zde také. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou, připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové.

Tyto zdroje by měly být investovány do zavedení povinné třetí hodiny tělesné výchovy u dětí na prvním stupni základních škol. Fyzická kondice a fyzická zdatnost našich dětí se v poslední době rapidně zhoršuje. Změnil se způsob života a děti tráví více času u počítače, změnily se také stravovací návyky. Statistiky vydávají varovná čísla. Česká republika se tak dostala na přední místo v celosvětovém měřítku. Dvanáct procent dětí ve věku 6 až 12 let má nadměrnou hmotnost. Nejsme jedinou zemí, která čelí těmto problémům ve fyzické kondici dětí, nicméně mám pocit, který je dokumentovaný touto statistikou, že u nás těmto obtížím věnujeme stále malou pozornost. Zdraví je nejvyšší hodnota a pěstovat zdraví je třeba už od dětství. Od roku 2011 se pokouším prosadit povinnou třetí hodinu tělesné výchovy na prvním stupni. Zdá se, že v tomto směru jsme poněkud pokročili, protože proběhl už pilotní projekt.

Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Připraví se pan poslanec Lank. Hezké odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Chtěl bych se věnovat neziskovým organizacím, které v současné době bohužel mají nepříliš dobrou pověst.

Bohužel je trend, že za tuto práci, která je ku prospěchu, se schovávají neziskové organizace, které s posláním neziskovek nemají vůbec nic společného.

A proto jediným způsobem, jak omezit tuto činnost, je omezit financování ze státního rozpočtu a tyto peníze, prostředky využít efektivně pro naše občany. Proto bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem sněmovního dokumentu 5305. Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Lanka. Prosím, máte slovo. Krásné poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Celá politická reprezentace má jeden obrovský dluh. Je to dluh vůči našim bezpečnostním sborům. Připomínám, že těm byly v roce 2010 sníženy platy o 10 %. Vždycky se pak ale bohužel našla nějaká jiná priorita nebo nebylo dost peněz a na naše policisty nebo hasiče nezbylo. Přes přísliby politiků, a to napříč politickým spektrem, tady stále nedošlo k narovnání na původní stav, a to zejména v případě, kdy se hodnota platu očistí o inflaci. Vzhledem k hospodářskému růstu a zvýšeným příjmům státního rozpočtu panují pro toto narovnání platů velmi dobré fiskální předpoklady.

Myslím, že nikdo tady nepochybuje, že by si ty peníze neměli zasloužit. A bezpečnostní situace ve světě není dobrá a zlepšení asi jen tak brzy čekat nemůžeme.

I vzhledem k tomu, jak je dneska dobrá hospodářská situace, se sotva kdy najde příhodnější situace pro tento krok, a já proto doufám, ve vaši podporu.